Návrh byl přerušen v rozpravě.

Budeme pokračovat v přerušené rozpravě.

Pan poslanec, jeli přítomen, může nastoupit a pokračovat ve svém projevu. Prosím, máte slovo.

Jestliže případně máte něco k vyřizování, prosím, abyste šli do předsálí. Děkuji. Mohu, pane předsedající?

Čili vracíme se k bodu 2.5 Vnitřní dluh na církevním majetku, který byl vyčíslen.

Dovoluji si tabulku číslo 2 ocitovat, protože si myslím, že je důležitá.